Děkuji, pane předsedající. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl upozornit na jiný aspekt tohoto zákona, a to je pach.

Bohužel doposud byla norma, která velice těžko anebo vůbec určovala, jak se v tomto případě zachovat. Uváděl jsem to na městu Mimoni, kde skutečně všichni tři zúčastnění, to znamená podnikatel, úředník i starosta by rádi vyřešili tuto situaci.

Kde je to ještě správně, kde není. Úředník říká: já jsem všechno udělal pro to, a podnikatel to splnil, co má nařízeno.

Musím říct, že návrh ministerstva částečně se snaží také normu zpřísnit.

Pan ministr tady říkal a cituji že desítky a stovky starostů se obracejí, když už to čmoudí, aby to bylo vymahatelné. Proto se také obracím na to, když už to páchne, aby to bylo vymahatelné. A domnívám se, že jenom jasná norma určí, kdy to bude vymahatelné. Vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych vás požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu. Připraví se pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte, abych i já se vyjádřil k navrhované novele.

Bude znamenat zvýšení finančních nákladů pro obce a také bude znamenat to, že se toto opatření může zneužívat v sousedských sporech. Přičemž výsledek je, bych řekl, zcela nejistý. Už to tady zaznělo, například to, jak budete od lidí, kteří jsou sociálně slabí, vymáhat pokutu padesát tisíc korun, atd. Co je však zcela jisté, tak je jisté to, že tímto opatřením porušujeme právo na domovní svobodu. V této souvislosti je půvabné to, jak se vlastně tento postup zdůvodňuje a argumentuje.

Pak to bylo ještě při zákonu o zbraních.